Kéž by to byla pravda.

Tak co to na nás tady hrajete?

Jenom se divím tomu...

To je ta úspora.

To, co jste navrhovala na tiskovce, je úplně jedno. To je důležité.

Já si dovolím ještě reakci, protože paní ministryně to tady vlastně několikrát popřela.

Ještě ho nedostala.

Děkuji.

Tomu bych rozuměl.

Poslouchali jsme tady slova pana premiéra, který tady sedí za mnou, který říkal určitě by to potvrdil: Jsme na jedné lodi, pojďme to řešit... A na té jedné lodi jsme byli tak, že ze 2 pozměňovacích návrhů vládních poslanců prošly 2 pozměňovací návrhy vládních poslanců a z 38 pozměňovacích návrhů opozice, mezi kterými bylo i těch 80 %, prošel jeden jediný návrh, který se vůbec netýkal ekonomiky. Nebyli jsme na jedné lodi. A dneska se vracíte k tomu, co jsme my tady říkali, co jsme my navrhovali, o čem jsme my byli přesvědčeni, že je nutné udělat pro to, aby si lidé poradili s tou ekonomickou krizí. Tak prosím vás, přestaňte se hájit, přiznejte, že jste neměli pravdu, my to podpoříme, pomůžeme lidem a půjdeme dál! Děkuji.

Já vám to ještě jednou odcituji, a pak si řekneme, co to znamená procento ze základu, protože to je asi potřeba říci.

To znamená, tam to není shodné. Ještě jednou.